Takže takhle funguje Evropská unie, Evropská komise, Rada, a to je o tom, o čem já mluvím. Protože my se chceme angažovat. My to chceme řešit, ano. Není Evropská unie jenom Německo a Francie a předseda Komise. A je to pro nás důležité, protože my jsme součástí Evropy, my musíme bojovat za to, aby Evropa byla jednotná, aby řešila ty problémy. A samozřejmě já to vidím. Kdo je dneska nejbližší?

Od rána do večera. Jako kdyby Evropa neměla jiné problémy, jenom klima. Tady lidé demonstrují, nevím, kde všude. Zastavují dopravu. Nechť přijdou. My jim vysvětlíme, co všechno děláme.

Jsem vám to chtěl vysvětlit, jak se plýtvá penězi na Ministerstvu zahraničních věcí. A už máme to téma předsednictví, energetika. A samozřejmě, nechci tady zdržovat, já tady mám plno můžu vám ukázat, kolik nás stojí struktury. Kolik nás to stojí. Už dneska stovky milionů. Takže já chápu, že kolegové nechtějí šetřit, ale budou muset. Ale to není téma. Takže já bych chtěl jenom říct, že jsem rád, že jsem tady mohl vystoupit, že jsem mohl tedy říct...

To je jedna třetina veškerého německého vojenského exportu.

Jaká je bezpečnost Evropy.

Já samozřejmě zítra jdu na výbor pro evropské záležitosti, abych projednal ten mandát.

Já jsem se snažil. Já jsem se snažil. A samozřejmě to, co se stalo, je absolutní katastrofa.

A samozřejmě budeme v tom pokračovat, budeme se snažit a budeme říkat našim kolegům v Evropě tak nás nechte také jednat, když jste byli neschopní to vyjednat. Já jsem neměl mandát evropské ani Rady, ani Komise. Dělal jsem to proto, protože jsem šel řešit do Turecka úplně jiné věci, a v rámci toho samozřejmě mě zajímá ten názor. A tak jsem si to všechno nastudoval. A doufám, že jsem vám dal i trošku jiný obraz toho, jak to všechno vypadá.

Já nyní otvírám obecnou rozpravu, do které mám jako prvního přihlášeného s přednostním právem pana poslance Karla Schwarzenberga. Než pan poslanec dojde, tak já přečtu dvě omluvy.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.